Další z těch závažných principů je větší vymahatelnost práva. Dáváme mnohem větší důraz na to, trestat přestupky na místě. Víme i ze zkušeností ve světě, že postih přímo na místě v případě dopravních přestupků má největší efekt a nejvíc dopadá právě na nedisciplinované řidiče a na řidiče, kteří se nechovají odpovědně. Jde nám opravdu o to i s patřičným předstihem využít diskusi, která se k tomu zákonu vede, abychom upozornili jednak na nové věci, které přinášíme, jednak skutečně na rizika, ke kterým na českých silnicích dochází. Zároveň spolu s tím návrhem, který přináší celou řadu změn ty základní principy jsem zmínil přinášíme i několik významných zjednodušení z hlediska administrativy. Pokud dnes uspějeme, tak řidiči v České republice od 1. ledna příštího roku nebudou muset na území České republiky vozit s sebou řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla. Přinášíme další novinky, které například znamenají vytvoření sdílené zóny jako významného nového urbanistického prvku inspirovaného dobrou praxí a nejlepšími příklady ve světě, kdy se místa, kde se lidé pohybují s větší frekvencí, a to v různých módech dopravy od pěší přes cyklistickou, přes veřejnou až k individuální, tak aby se uspořádáním architektonickým, urbanistickým i základní oporou v zákoně dařilo vytvářet prostory, kde k sobě jednotlivé módy chovají co největší respekt a lidé se v tom provozu navzájem co nejvíce respektují. Nebudu zmiňovat všechny pozměňovací návrhy, ale k několika z nich se přece jen ještě vyjádřím. Chci zmínit jako jeden z klíčových pozměňovacích návrhů také možnost poskytnutí a jednoduššího parkování pro poskytovatele terénních sociálních služeb.

Zmíním jednu z věcí, která se dostala do toho návrhu už v samotném předloženém materiálu, to je na jedné straně zmírnění trestů u špatného parkování tam, kde ale to auto nezpůsobuje žádné závažnější nebezpečí ani riziko, ani omezení provozu, a naopak zpřísnění sankce tam, kde špatné parkování může provoz ohrozit, zablokovat v případě měst a podobně. Zmíním ještě konkrétní návrhy, které vzbudily následně poměrně strmou odezvu, a velmi nespravedlivou.

Máme dost věcných důkazů, které míří k tomu, že by se jednalo maximálně o stovky vozidel, a ve skutečnosti by to skutečně znamenalo jen zmírnění těch negativních dopadů dopravy na profesionální řidiče.

Zároveň garantuji, že v příštím roce bude fungovat na české dálniční síti celkem 13 rychloprůjezdných vah, které zajistí respekt k základním pravidlům silničního provozu. Zároveň zmíním, že v konsolidačním balíčku je také načtena úprava, která k tomu významně přispěje, protože výnos ze sankcí za přetížené kamiony se pro obce a města s rozšířenou působností posouvá z 15 na 30 % jako jeden z klíčových prvků. Zmíním ještě jeden pozměňovací návrh s tím, že vím, že také naráží na odpor u části veřejnosti a také v Poslanecké sněmovně. Byl ale veden snahou vytvořit podmínky zejména ve veřejné dopravě, abychom dokázali to, co patří mezi klíčové veřejné služby, udržet, a to je rozšíření možnosti řízení autobusů na krátkých vzdálenostech do 50 kilometrů řidiči už s věkem 18 a více let. S tím, že jsme diskutovali i toto opatření s dopravci, kteří říkají, že pro ně by to samozřejmě znamenalo velmi závažnou, velmi výraznou pomoc, ale zároveň by to bylo provázeno daleko náročnější profesní přípravou těch řidičů. Závěrem chci jasně deklarovat, že podoba návrhu v těch základních principech by dnešním jednáním Sněmovny měla projít. Je to příspěvek k tomu, aby se Česká republika přiblížila praxi v ostatních státech. Je to významný příspěvek k větší bezpečnosti silničního provozu. Je průsečíkem odborné debaty na úrovni Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu, je výsledkem debat s mnoha odborníky.

Například to, že nebudeme vyžadovat pětidenní odstup od neúspěšně provedené zkoušky řidiče.

Naše snaha je představit ten zákon v následujících měsících tak, aby skutečně i informace, které teď v tom čase k lidem doputují, tak samy o sobě budou mít významný efekt, významný účinek na chování řidičů na českých silnicích. Děkuji mnohokrát za pozornost. Já také děkuji.

Dále se hlásí pan poslanec Stanislav Blaha.

Ale tam máte jenom chodce a tramvaje, a i tak, když jezdím tou tramvají, případně jsem tam jako chodec, není to úplně přehledná a bezpečná situace.

Proto já tento návrh nepodpořím, byť moji kolegové ho podpoří. Je to čistě z technického hlediska, protože se nedomnívám, že by tramvaje měly být zahrnuty ve sdílených zónách. Nebudu až tak rozebírat návrhy, které jsem podala já, budu mluvit trošku obecněji. Proto říkají, my bychom některé návrhy podpořili, kdyby se týkaly i koloběžek.